Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite, kolega Miletić.

U svom amandmanu sam stavio akcenat vezan za problema klizišta, ali sada bih nešto više rekao konkretno za problem koji se desio juče i danas u mom kraju, u opštini iz koje ja dolazim, gde se desio jedan veliki požar. Što se tiče svih nas u Svrljigu i u tom delu našeg regiona, imali smo dosta takvih požara koji su bili veoma problematični, veliki, 2007. godine.

Zbog suvog rastinja, zbog nepristupačnog terena vatrogasno-spasilačke jedinice su na terenu, stalno su mobilne, aktivne su.

Ali, stvarno je bitno za sve nas da uspemo da lokalizujemo taj požar, i bilo bi stvarno dobro, i pozivam vas iz ministarstva iz sektora da se angažuje neki helikopter da pomogne našim ljudima da ugasimo taj požar da se ne širi i da ne pravi veliku štetu. Hvala još jednom Izvolite, koleginice. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o sprečavanju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Zakon je značajan pre svega sa aspekta javne bezbednosti, ali takođe i te kako je značajan i predstavlja korak napred upravo u pogledu preventivnih aktivnosti i preduzimanju svih onih mera preventivnih koji će dovesti do ublažavanja katastrofalnih posledica, odnosno izbegavanja katastrofalnih posledica ili njihovog smanjenja na najmanji mogući nivo.

Moram da istaknem da je Republika Srbija tokom migrantske kriz i tokom velike seobe naroda posebno iz Sirije koja je bila obuhvaćena ratom ali i iz drugih zemalja pokazala visok stepen poštovanja ljudskih prava, ali naravno i najveći mogući stepen zaštite bezbednosti i sigurnosti njenih građana. Moram da istaknem takođe da je u jul u mesecu 2016. godine Vlada Republike Srbije donela odluku o formiranju zajedničkih snaga MUP, odnosno policije i Vojske Srbije upravo u cilju obezbeđenja državne granice i to prema Bugarskoj i Makedoniji i u cilju suzbijanja i regularnih migracija.

Takođe, moram da istaknem da je MUP donelo Memorandum zajedno sa Republičkim javnim tužilaštvom oformilo stalnu udarnu grupu za sprečavanje krijumčarenja ljudima jer znamo da velika migrantska kriza koja je pogodila sve zemlje, a naravno i našu zemlju, mada su migranti kroz našu zemlju prolazili kao tranzitnu, da su mnogi koristili migrante kako bi se obogatili, i kako bi u stvari se bavili krijumčarenjem ljudi. Moram da istaknem da je ova stalna udarna grupa za suzbijanje krijumčarenja ljudi 2017. godine uhapsila 13 lica koja su sa područja Makedonije pokušali da prokrijumčare 107 izbeglih lica, a takođe pre tri dana zahvaljujući aktivnostima policije na području Kikinde, Subotice, Kanjiže otkrivena je osmočlana kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem migranata iz Indije i Avganistana. Naravno da je cilj i fokus MUP-a bezbednost i sigurnost naših građana, ali tokom migrantske krize MUP i te kako je pokazalo da jednom koordinisanom jednom efikasnom, jednom multidisciplinarnom aktivnošću i te kako je radilo na zaštiti ljudskih prava i migranata, a pre svega, onih najranjivijih a tu su pitanju deca. Moram da istaknem da u Subotici u dečijem Domu „Kolevka“, opremljeno je jedno krilo u kome su smeštena deca migranti, bez roditeljske pratnje. Zahvaljujem. Kolega Atlagiću, izvolite. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, gospođo ministarko pravde, drago mi je gospođo ministarko što ste vi i dr Stefanović, vrlo često u ovom visokom Domu među nama. To u prvom redu govori o vašem odnosu prema radu, zajedno sa vašim saradnicima, a i posvećenosti. Moram da naglasim da vas i danas u prepodnevnim časovima, a evo i sada u poslepodnevnim, ima duplo više vaših saradnika, nego čitave opozicije ovde preko nas. Moram da naglasim da je gospodin Stefanović, svojevremeno predsedavao ovom visokom Domu, sa parlamentom, i po opštoj oceni kako pozicije, tako i opozicije, najbolje u poslednjih 20 godina. Ništa slabije ne obavlja ni funkciju ministra unutrašnjih dela, što govori o rezultatima postignutih za vreme njegovog rukovođenja. Ujedno koristim priliku da se zahvalim MUP što je u jednoj godini održao 34.000 časova iz područja bezbednosti našim učenicima, što je od velike vaspitne vrednosti, a i pridoneće ukupnoj bezbednosti u našoj zemlji. Ovaj zakon a i predloženi amandman, ukoliko ga Vlada Republike Srbije, prihvati pridoneće nacionalnoj sigurnosti, a time i ukupnoj ubrzanoj modernizaciji Republike Srbije za koju se nesebično zalaže i sprovodi Vlada Republike Srbije, najveći broj uvaženih narodnih poslanika i najveći broj građana Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Republike Srbije je naš uvaženi predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Bivši režim nije vodio računa o nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije, posebno o odbrani od poplava. To pored ostalog i pokazuje bivši predsednik Vlade Republike Srbije, a danas uvaženi narodni poslanik Zoran Živković, koga momentalno nema ovde među nama, u narodu zvani kao poljoprivrednik u pokušaju, koji je čak negirao postojanje katastrofalnih poplava 2014. godine, kada je 15 dana posle 30.05.2014. godine, izjavio – „Poplave su vešto izmišljena manipulacija. Završen citat. Poštovani građani Republike Srbije, da li možete da poverujete da je ova osoba predsedavala Vladi Republike Srbije u jednom od mandata. Nije samo Zoran Živković svojim nastupima radio protiv interesa građana Republike Srbije, to pored ostaloga činili su a i čine svakodnevno savez za drugu pljačku Srbije, kao što su Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, Dragan Đilas, zvani Điki mafija, Saša Janković, zvani Sale prangija, Janko Veselinović, zvani Janko stanokradica, Dušan Petrović, zvani Dule kao ubica i mnogi drugi u tom savezu lezijedovića, prevaranata, lopuža, luftiguza i vjetrogonja i džabalebaroši, koji svakodnevno tumaraju Srbijom, ne bi li pribavili neki politički poen. Zaboravili su samo jedno, da su i građani Republike Srbije, da su ih poslali u političku prošlost iz koje se zasigurno neće vratiti. Na kraju, mi govorimo već dva dana o povereniku, o Zakonu o zaštiti podataka ličnosti. Ja upozoravam građane Srbije, Rodoljub Šabić, već dve godine je političko lice i bavi se čistom politikom, kao što je ranije radio i Saša Janković, bavio se politikom.

Drugarice i drugovi dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo ministre sa saradnicima, apsolutno je jasno da stari zakon o smanjenju, sada već možemo da kažemo, stari, smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednih situacija koji je donet 2009. godine, menjan 2011. godine, dopunjavan 2012. godine, jednostavno nije izdržao pred nesrećama i katastrofama koje su se u Srbiji desile u međuvremenu. Očigledno je da je ovaj predlog zakona koji se nalazi pred nama, jedan zaista kvalitetan predlog da se prevaziđu svi nedostaci koji su uočeni nažalost na praktičnim primerima i koji su možda uticali da šteta od katastrofa koje su zadesile Srbiju u ovom periodu, bude i veća nego što je morala da bude. Naime, dobro je što ovaj zakon, za razliku od prethodnog zakona i situacije kakvu smo imali u Republici Srbiji, na vrlo jasan i precizan način definiše šta su čije obaveze, šta su čija prava. Ono što je važno, važno je da postoje jasno definisani prioriteti, a to je da se život građana stavlja na prvo mesto, da se prevencija ponovo uključuje i vraća u sistem, a uspostaviti sistem kada ga neko jednom praktično uništi i rasturi je jako ozbiljan, težak i mukotrpan posao. Naime, paralelno sa materijalnim sredstvima koja treba da potpomognu i olakšaju da se preduprede katastrofe ili kada do njih dođe, da štetne posledice budu što manje, ujedno se mora raditi ponovo na obuci građana, na podizanju svesti i jednostavno, prihvatanju jedne činjenice da bez dobro organizovanih građana na nivou lokalne samouprave koji će biti jasno koordinisani, svesni i učestvovati u svim postupcima i procedurama koje budu predviđene za pojedine elementarne nepogode, nema dobrih rezultata ni na prevenciji, ni na smanjenju štete, a ni na otklanjanju posledica.

Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Uvažena ministarko Kuburović sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, procenjuje se da oko 90% svih katastrofa koje se dese u svetu su katastrofe koje su izazvane prirodnim faktorom. To je isto bila situacija sa majskim poplavama kada je u trećoj nedelji maja 2014. godine Srbija bila pogođena istorijskim poplavama. Ove poplave su pogodile čitav jedan region, pored Republike Srbije, pogođena je Republika Hrvatska i Republika Srpska. Čitav sistem bezbednosti je upravo tog meseca maja 2014. godine bio pred velikim testom. Bujične poplave pogodile su 38 opština centralne i zapadne Srbije. Suština mog amandmana na član 1. je da se doda stav 3. koji će se više odnositi na sanaciju posledica bujica. Ovaj amandman koji definiše sam Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Brojke nas opominju. Brojke govore o tome da je potrebno da stanemo i da se zamislimo, da napravimo plan šta raditi dalje, kako da budemo efikasniji, kako da se sa ovim nedaćama na što bolji način uhvatimo u koštac. Brojke su takve da pokazuju da je u Srbiji registrovano više od 11.500 bujičnih vodotokova, dok bujične poplave predstavljaju najčešću pojavu iz tzv. arsenala prirodnih rizika. Erozija je glavni faktor za nastanak bujičnih poplava. Erozija je prisutna na 75% teritorije Srbije sa prosečnom godišnjom produkcijom erozionog materijala od oko 30 miliona metara kubnih, od čega čak osam miliona metara kubnih dospeva u naše reke, dospeva u naša rečna i potočna korita, i to je uzrok enormnih količina blata i kamena u poplavljenim mestima i gradovima.

Te bujične poplave u našoj zemlji odnele su čak 80 ljudskih života. Učinile su materijalnu štetu u enormnim razmerama, materijalna šteta se procenjuje od nekoliko milijardi evra. Učestalost pojave bujičnih poplava, intenzitet i rasprostranjenost čini ih stalnom pretnjom, ne samo kada govorimo o ekologiji, već i kada govorimo o čitavoj jednoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Republici Srbiji. Tokom poplava 2014. godine, ali i poplava koje su nas zadesili 2016. godine i poplava koje su nas zadesile ove godine, znači 2018. godine, pripadnici sektora bezbednosti, pripadnici Sektora za vanredne situacije su zaista bili na visini zadatka i sve vreme su bili uz svoj narod i pružili su adekvatan odgovor jednom ovakvoj pošasti koja evo vidimo skoro svake godine ugrožava našu zemlju. Zaista imam retku priliku da javno čestitam svim pripadnicima bezbednosnog sektora, svim onim spasiocima, vatrogascima, policajcima, srpskim vojnicima, koji su danonoćno bili uz svoj narod. Zaista bih želela sa ovog mesta, iz Doma Narodne skupštine, da im izrazim zaista veliko strahopoštovanje, zato što danonoćno rade, zato što se bave zaista jednim, obavljaju jedan jako težak i odgovoran posao, kako bi se mi, kao građani Republike Srbije osećali bezbednije i sigurnije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ti koji omogućavaju da građani Republike Srbije u ovoj zemlji žive bez straha. Oni su ti koji omogućavaju napredak čitavog društva, oni štite zakon i građane, bez obzira na pol, na versku ili drugu pripadnost, oni štite danonoćno našu decu, oni nam obezbeđuju sigurniju i bolju budućnost. Uloga policije je zaista značajna, naročito u 21. veku, u veku koji se suočava sa brojnim izazovima i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Pozdravljam odluku predsednika Aleksandra Vučića, ali i ministra Stefanovića da se za pripadnike službe bezbednosti obezbede stanovi po povoljnijim cenama. Dobra vest je, evo u oktobru smo u svim medijima mogli da vidimo da će prvi stanovi krenuti da se grade u Vranju, 486 stanova, zatim u Nišu, gde će se izgraditi najviše stanova za pripadnike snaga bezbednosti, čak 2.400 stanova, ali i u Beogradu gde je određena lokacija u gradskoj opštini Zemun i da će se upravo izgraditi 1.000 stanova za pripadnike MUP.

Ponovo je postalo popularno biti policajac, vatrogasac, pripadnik žandarmerije. To je prvi čovek MUP, potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Stefanović, koji zaista svakodnevno radi da se ove reforme ubrzaju, da se ove reforme nastave i da srpski policajac konačno dobije svu neophodnu opremu, uniforme, obuću, zaista se nikada više nije ulagalo nego što se sada ulaže na modernizaciji srpske policije. Kako smo stanje zatekli pre te 2014. godine? Pa, naši policajci su zaista bili bosi i goli, nisu imali osnovna sredstva za rad, a bave se zaista jednim teškim i specifičnim zanimanjem. Svakoga dana možemo da vidimo iz medija da zaista Ministarstvo radi punom parom, projekti poput „Sejf sitija“, bezbednih gradova, video nadzora u svi osnovnim školama, nabavke softvera, digitalizacija, ali i ići u korak ka pružanju usluga građanima. Vi danas možete iz svoje dnevne sobe, iz svoje kuće, iz svoje kancelarije da preko svog kompjutera ili mobilnog telefona zakažete jednu od on-lajn usluga, što zaista u prethodnom periodu nije bilo moguće. Možete da zakažete vađenje ličnih dokumenata. Zaista se dosta radi na tome da se u velikom broju gradova i opština otvaraju nove policijske ispostave koje omogućavaju da se zaista građani u svom kvartu, u svom naselju, u svojoj ulici osećaju bezbednije. Takođe, kao što sam već rekla, menja se nešto, kada je reč o javnom diskursu, sada je popularno biti srpski policajac i srpski vatrogasac. Samo tokom ove godine će biti zaposleno 275 novih vatrogasaca. Drago mi je što mogu kao građanin da kažem da je neophodno da nastavimo sa modernizacijom Sektora za vanredne situacije, da podmlađujemo sastav, jer upravo su vatrogasci ti koji svakog meseca gase na stotine i stotine požara u našim gradovima, u našim opštinama. Kada je reč o upravljanju u vanrednim situacijama, ali važno je da nastavimo sa edukacijama. O tim edukacijama vam je govorio moj kolega prof. Marko Atlagić.

Važno je da na vreme krenemo sa edukacijama i obukama kako bi decu, koja odrastaju u našoj zemlji, naučili da na adekvatan način reaguju u vanrednim situacijama, ali i kako da se zaštite i da budu bolji i da adekvatno postupaju na ulici, naselju i svom školskom dvorištu. Ja bih sada želela da kažem šta je to što nudi ovaj drugi savez, koji je preko puta nas. Žao mi je što su samo dva predstavnika opozicije danas iz tog saveza za uništavanje Srbije preko puta nas. Oni su sastavljeni iz najrazličitijih stranaka i najrazličitijih pokreta. Znamo ko im je šef, ali se svakog dana vidi ko su im eksperti. Juče smo imali u svim sredstvima javnog informisanja prilike da vidimo ko su im eksperti u oblasti bezbednosti, ko im je kandidat za buduće funkcije ako osvoje vlast u sektoru bezbednosti. Imali smo prilike da vidimo zaista čudo neviđeno, stručnjaka za bezbednosti iz rijalitija, gospodina koji se druži svakodnevno sa kriminalcima, a koji predlaže epohalna rešenja – da cena goriva u Srbiji bude pet evra, da građani umesto kolima i motornim vozilima dolaze na posao peške ili biciklima. To je zapravo njihova osnovna platforma za razvoj Srbije. Ja im poručujem sa ovog mesta, sa mesta narodnog poslanika, da krenu prvo od samih sebe. Prvo, oni koji se kriju iza skupocenih automobila sada savetuju građane kako će da odlaze na posao, neka oni krenu da dolaze na posao biciklama, prvo, neka oni krenu da smanje svoje stomake i da na posao idu peške, pa onda neka savetuju građane Beograda i ostalih gradova.

Pokazali smo i dokazali da zaista nema nedodirljivih i da u svakoj akciji pokazujemo nultu toleranciju ka kriminalu i ka korupciji u našoj zemlji.

Želim sa ovog mesta da pozovem sve svoje kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ove reformske zakone, kako bi građani ove zemlje bili sigurniji, bezbedniji, kako bi se ostvarili svi oni standardi koji su nam u prethodnom periodu nedostajali. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministre Kuburović, gradska uprava u Boru je u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima preduzela brojne aktivnosti na jačanju kapaciteta, zaštite i spasavanja. Tokom 2018. godine pokrenut je postupak izrade planskih dokumenata, procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja grada. Oba ova planska dokumenta su izrađena. Procena ugroženosti i plan zaštite i spasavanja biće poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Sektoru zaštite i spasavanja, radi dobijanja saglasnosti. U toku je i proces izrade tehničke specifikacije za raspisivanje javne nabavke kojom bi se sistem za javna uzbunjivanja doveo u ispravno stanje. Zadnji put su sve sirene za javno uzbunjivanje bile u ispravnom stanju 1999. godine. U saradnji sa Nacionalnim trening centrom MUP-a Republike Srbije, zakazana je i obuka za članove štaba za vanredne situacije i poverenike civilne zaštite. Obuka će se održati 13. i 14. novembra. Zadnja obuka je rađena pre više od 15 godina, a mi očekujemo da će time štab i mreža poverenika funkcionisati na jednom mnogo višem nivou, jer će ljudi koji predstavljaju kostur zaštite i spasavanja dobiti adekvatnu obuku i znanje. Naša vatrogasno-spasilačka jedinica u Boru pre dva meseca dobila je novu opremu u vidu namenskog vozila i auto-cisterne. Gospodin Stefanović je lično uručio ključeve. Time je značajno olakšan posao našim vatrogascima spasiocima. Zaključak je, dakle, da se i u ovoj oblasti, nakon više decenija, ulažu značajna sredstva, što potvrđuje tvrdnju da je Vlada maksimalno posvećena rešavanju nagomilanih problema u različitim oblastima i da teži da svi mi živimo u što sigurnijem i što bezbednijem okruženju. Za sada toliko. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Uvažena ministarko Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa, da se doda stav 3, a odnosi se na smanjenje rizika od oluja. Ako uzmemo u obzir i samim tim znamo da je prethodni zakon donesen pre sedam godina i kao takav imao je veliki broj nedostataka, smatram da donošenjem novog zakona ćemo isključiti mogućnost da neke pravne praznine koje su do sada postojale jednostavno nestanu. Ono što bih se složio sa kolegama narodnim poslanicima, sa teritorije grada Beograda, tj. lokalne samouprave koje pripadaju jedinici lokalne samouprave grada Beograda, jeste da će se novi zakon odnositi i na lokalne samouprave gradskih opština. U velikoj meri će to na neki dobar način svakako unaprediti i obezbediti dodatna sredstva kao preventivu za naredni period borbe protiv katastrofa na koje, jednostavno, mi ne možemo da utičemo. Ono što bih posebno istakao, jeste da vas podsetim da smo u prethodnim godinama imali jako velike elementarne nepogode, 2014. u gradskoj opštini Obrenovac, gde sam bio lično prisutan, i 29. juna 2018. godine, poplave koje su se desilo na mojoj teritoriji, tj. na opštini Barajevo, sa koje dolazim. Želim da napomenem da se u godinama iza nas dosta malo ulagalo u povećanje svesti građana, u preventivu, a kamoli tek u otklanjanju mogućih posledica koje, na svu sreću, smatramo da mogu biti bez ljudskih žrtava. Igrom slučaja, 29. juna 2018. godine došlo je do elementarnih nepogoda na teritoriji opštine Barajevo, gde je palo preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Da su građani i lokalna samouprava imali više mogućnosti i, naravno, svesti, ne bi došlo do poplava tih razmera, da su samo izumrla stabla koja su nanela štetu i pravljenje nekih trenutnih brana koje su pucanjem izazvale poplavu u centralnom delu opštine. Ja se nadam da će predloženi zakon u velikoj meri smanjiti elementarne nepogode i da ćemo u narednom periodu svakako nastojati da budu bez ljudskih žrtava. Ja vam se zahvaljujem.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, osnovni cilj i razlog donošenja ovog zakona jeste potreba da se sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama kao deo jedinstvenog sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije pravno uredi na jedinstven način, stvaranjem pravnih uslova za uspostavljanje jedinstvenog integrisanog sistema, a da se istovremeno sistem organizacije i funkcionisanja uskladi sa realnim potrebama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda. Sistem reagovanja u vanrednim situacijama, koji je glavni predmet uređivanja ovog zakona, našao se pred ogromnim izazovima tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Poplavama su bili ugroženi životi, zdravlje i imovina više od 1,6 miliona ljudi u 119 opština centralne i zapadne Srbije, a ukupna šteta od poplava iznosila je 1,7 milijardi evra, što čini više od 4% bruto društvenog proizvoda. Predlogom zakona stavljaju se u prvi plan principi, planski dokumenti i mere i aktivnosti koje treba da doprinesu što uspešnijoj prevenciji od katastrofa, jačanju otpornosti pojedinaca i zajednice na posledice elementarnih i drugih nepogoda i podizanju nivoa spremnosti za reagovanje u slučaju nastupanja elementarne i druge nepogode. Planiranje i realizacija aktivnosti investicija na svim nivoima, koje su zasnovane na poznavanju rizika i kojima se obezbeđuje što je moguće veći stepen zaštite ljudi i imovine od eventualnog nastupanja novih katastrofa, predstavlja sistemski odgovor društva na ovu vrstu opasnosti i omogućava smanjivanje rizika od nastupanja štetnih posledica većeg obima. Hvala.

Hvala, poštovani predsedavajući. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama je nadogradnja postojećeg sistema i Zakona o vanrednim situacijama. Ključno obeležje ovog zakona predstavlja stavljanje preventive u prvi plan. To je, u stvari, zajednička priprema i angažovanje samih lokalnih samouprava, pravnih subjekata i samih građana. Novina što se tiče grada Beograda, kojeg kao lokalna samouprava čini 17 opština, je ta što je obaveza lokalne samouprave proširena i na gradske opštine grada Beograda. Beograd se do sada tretirao kao lokana samouprava koju čini 17 opština i zbog sporosti u reagovanju, nedoumicama i raznim drugim nedostacima u sistemu predato je sada jedinicama koje su opštinske u gradu Beogradu, jer one nisu lokalne samouprave, ali imaju prenete nadležnosti i imaju odeljke lokalne samouprave i značajne su u aspektima spašavanja.

Rezultati koji su najbolji u proteklih 10 godina. Gledajući ovaj period, počinjeno je i najmanje krivičnih dela ubistva, dok je broj saobraćajnih nezgoda za 17% u proseku poslednjih 10 godina smanjen.

Izdali su više od 2,4 miliona pasoša, ličnih karata, vozačkih i saobraćajnih dozvola, a na graničnim prevozima je izvršena kontrola skoro 69 miliona putnika. Rezultati rada MUP-a se vide i u 2018. godini, jer je njihov zadatak da Srbija, a i njeni građani, budu bezbedni i sigurni. Na kraju, želela bih da pohvalim i rad Ministarstva pravde, čije ću Predloge zakona, izmene i dopune zakona, podržati u danu za glasanje, a naročito bih istakla i nove zakone, kao što je Zakon o besplatnoj pranoj pomoći i Zakon o lobiranju.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. sa ciljem da ukažem dodatno na značaj donošenja ovog zakona. Donošenje zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama predlaže se kako bi se poboljšao opšti okvir za uspostavljanje efikasnog integrisanog sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u cilju smanjenja postojećih rizika, sprečavanju rizika u budućnosti i efikasnije odgovora na katastrofe. Složili smo se svi u diskusijama u načelu, koje smo imali prethodnih dana, da je preventiva najvažnija i da upravo treba raditi na unapređenju koncepta spremnosti i smanjenju rizika od katastrofa. Planirana je i realizacija aktivnosti investicija na svim nivoima, koje su zasnovane na poznavanju rizika kojim se obezbeđuje veći stepen zaštite ljudi i imovine od eventualnog nastupanja novih katastrofa je u stvari sistemski odgovor društva na ovu vrstu opasnosti i omogućava smanjenje rizika od nastupanja štetnih posledica većeg obima. Od 2014. godine do danas, na teritoriji grada Leskovca locirano je i sanirano preko 50 kilometara vodotokova drugog reda, gde je grad uložio preko 30 miliona dinara. Zahvaljujući tome, problemi sa izlivanjem i poplavama su svedeni na minimum. Ako imamo u vidu da elementarna nepogoda prva nastupa na teritoriji jedinica lokalne samouprave i da se blagovremenim reagovanjem mogu sprečiti i ublažiti posledice, logično je što se predlogom ovog zakona, kao i do sada, jedinice lokalne samouprave stavljaju u prvi plan i definišu njihova prava i obaveze. Zahvaljujem. Da li neko želi reč? Izvolite kolega. Zahvaljujem predsedavajući. Uvažena ministarko sa saradnicima, zaštita i spasavanja zasnivaju se na saradnji solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju subjekta sistema zaštite i spasavanja. Svako ima pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa prouzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, a zaštita i spasavanje ljudskih života imaju prednost nad svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima. Organi državne uprave moraju obezbediti da stanovništvo na području, koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti i da prilikom obezbeđenja zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, prioritetno sprovode preventivne mere zaštite u skladu sa svojim nadležnostima. U nemalom broju slučajeva, konkretan primer, Vojska Srbije zaista dosta pomagala gradu Novom Pazaru sa čistačima snega, koji su zbog velikih padavina bili neophodni za raščišćavanje puteva u našem kraju. U tim delovima naše zemlje, sneg usled jakog vetra, dostiže zaista ogromnu visinu i u jednom danu ostane veliki broj ljudi zarobljenih u snegu i smetovima. Iz napred navedenih razloga, kao i zbog toga što se često dešava da zbog snežnih nanosa i niskih temperatura, najteža situacije bude na Pešteru i Novom Pazaru, smatram da je neophodno da se predloženi amandman usvoji. Da li neko želi reč? Kolega Mitroviću, izvolite. Gospodine predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama je od posebnom interesa za Republiku Srbiju i predstavlja deo sistema nacionalne bezbednosti. Oblast upravljanja vanrednim situacijama uređena je Zakonom o vanrednim situacijama, koji je donet u decembru 2009. godine. Potom su usledile izmene i dopune i to 2011. i 2012. godine. Sistem reagovanja u vanrednim situacijama, koji je glavni predmet uređivanja ovog zakona, našao se pred ogromnim izazovom tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Poplavama su bili ugroženi životi, zdravlje i imovina više od milion i 600 hiljada ljudi u 119 opština centralne i zapadne Srbije, a ukupna šteta od poplava iznosila je 1,7 milijardi evra što čini više od 4% BDP. Osnovni ciljevi kome teži rešenje u Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama, jesu prvenstveno u sveobuhvatnom normiranju preventivnih mera i aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa. Efikasnom reagovanju u slučaju nastupanja katastrofa, kao i što efikasnijem otklanjanju njihovih posledica kako bi se što pre obezbedili oporavak i normalizacija uslova za život i rad na pogođenom području. Ja pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže predlog zakona. Hvala. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković. Izvolite, kolega Veljkoviću. Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, životnu sredinu ugrožavaju brojne i raznovrsne opasnosti kojima se čovek suprotstavlja u granicama svojih umnih i tehničkih mogućnosti. Od svih pojava, poplave izazivaju najveće materijalne i ekološke posledice koje se mogu proglasiti vanrednim stanjima. Generalno, glavni uzroci poplava su povremene pojave kiša jakog intenziteta, kao i kiše umerenog intenziteta, a koje traju neobično dugo. Poplave izazivaju različite štetne posledice, odnosno prouzrokuju štetu, a najveće štete su svakako izgubljeni ljudski životi. Ostale štete mogu se podeliti na materijalne i nematerijalne, direktne i indirektne. Upravo sa takvim posledicama, susreli smo se u periodu april-septembar 2014. godine, kada je zbog obilnih padavina došlo do poplava na prostoru koji obuhvata oko 20 hiljada kvadratnih kilometara, što se do tada nikada nije događalo. Posledice su bile katastrofalne i manifestovale su se u ugrožavanju života, zdravlja, imovine više od 1,6 miliona ljudi u 119 opština zapadne i centralne Srbije, a ukupna šteta iznosila je 1,7 milijardi evra. Uzimajući u obzir iskustva iz tog perioda, kao i činjenice da je poplavama potencijalno ugroženo 18% teritorije Republike Srbije, najviše u priobalju Dunava, Tise, Save, zatim Morave, Drine i Kolubare, nameće se potreba daljeg razvoja preventivnih aktivnosti u ovoj oblasti. Do pogoršanja stanja zaštite od poplava u Srbiji dolazi usled ljudskih aktivnosti, kao što su krčenje šuma, neplanska urbanizacija, oštećenje vodnih objekata. Daljem pogoršanju mogu doprineti nepravilna upravljanja vodnim objektima, kao i potencijalne klimatske promene. U odbrani od poplava najveći značaj imaju preventivne zaštite, koje moraju obuhvatiti prostornu celinu vodotoka, priobalja i sliva. Osnovni cilj preventivnih mera sastoji se u smanjenju verovatnoće pojava izlivanja velikih voda i redukciji potencijalnih šteta od poplava. U tom smislu, potrebno je pored ostalog, planirati na svim vodotocima drugog reda, čišćenje korita i rastinja, a u preventivne mere spadaju i pravovremeno uzbunjivanje, evakuacija stanovništva i sklanjanje pokretne imovine. Sve ove preventivne mere iziskuju velika finansijska izdvajanja, ali sve što se danas ne investira u prevenciji, ako dođe do poplava kasnije će se platiti sedam puta više. Shvatajući značaj preventivnih mera, Srbija je u sistemu zaštite od ove nepogode od 2014. godine do danas, uložila oko pola milijarde evra i završila 410 gradilišta u 101 opštini Srbije. Upravo predloženim zakonom, pored ostalog, predviđaju se i mere aktivnosti koje treba da doprinesu što uspešnijoj prevenciji od katastrofa i podizanju nivoa spremnosti za reagovanje u slučaju nastupanja elementarne i druge nepogode, pa ga stoga, u danu za glasanje, treba podržati. Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, polazeći od dužnosti svakog odgovornog društva da radi na unapređenju stepena svoje odgovornosti prema pretnjama od katastrofa, kao i činjenice da su pretnje ove vrste u poslednjim decenijama sve prisutnije na globalnom nivou, neophodno je raditi na unapređenju postojećeg sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji. Moj amandman u članu 1. ovog zakona ide u pravcu smanjenja rizika od posledica katastrofa. Poplave koje su se dogodile u Republici Srbiji u maju 2014. godine, u razmerama koje nisu zabeležene u poslednjih 120 godina, ugrozile su živote, zdravlje i imovinu više od jedne šestine miliona ljudi u 38 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Poplava je ugrozila i u velikom obimu uništila imovinu veće vrednosti, čime je bio onemogućen rad privrednih subjekata, škola i drugih obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite, energetskog sistema Republike Srbije. Štetne posledice poplava su naročito bile vidljive u oblasti poljoprivredne proizvodnje, tako da su zasađeni poljoprivredni proizvodi u većem obimu uništeni, a stočni fond je u velikoj meri bio ugrožen, u određenom obimu i uništen. Naravno, veliki gubitak u poplavama predstavlja i gubitak ljudskih života koje nikakvim merama se ne mogu vratiti, pa je Vlada 20. maja 2014. godine proglasila i trodnevnu žalost u Srbiji. U septembru mesecu 2014. godine, znači, samo četiri meseca posle majskih poplava, istočni deo Srbije, tri opštine Borskog okruga je pogođen elementarnim nepogodama. Velike bujične poplave koje su pokrenule mnoga klizišta imale su za posledicu vanrednu situaciju u tom delu Srbije. Navedeni događaj mora poslužiti kao upozorenje i opomena da je neophodno da se u Republici Srbiji ozbiljnije pristupi preduzimanju mera kao što je planiranje i realizacija investicija koje su se zasnovale na poznavanju rizika kojima će obezbediti što je moguće veći stepen zaštite ljudi i imovine od eventualnih nastupanja novih poplava, većeg intenziteta, odnosno smanjiti rizik nastupanja štetnih posledica većeg obima. S obzirom da se mi nalazimo u jednom odgovornom društvu i politici koju vodi naš predsednik, sada se mnogo više vodi računa o takvim katastrofama koje se dešavaju kod nas u zemlji. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić. Izvolite, kolega. Hvala, predsedavajući. Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege, oblast upravljanja vanrednim situacijama uređena je Zakonom o vanrednim situacijama koji je donet u decembru 2009. godine, zatim su usledile izmene i kao kod većine zakona koje je donela prethodna vlast za vreme svog mandata, ni ovaj nije bilo moguće dodatim izmenama i dopunama uskladiti i adekvatno definisati, već je potrebno uraditi novi zakon koji bi uredio pitanje u ovoj oblasti, što mi trenutno i radimo. Srbija se suočila sa vrstom katastrofe koju nije uzrokovala priroda, već vladavina prethodne vlasti i koja je zaista bacila čitav narod na kolena i državu dovela na ivicu ambisa. Šteta koju su nam naneli još uvek nije sanirana i trebaće godine i godine da se ispravi učinjeno. Nanete su ozbiljne posledice građanima i njihovim materijalnim dobrima, jer drugačije nisu mogli da grabe za sebe i da uvećavaju stanje na računima i kvadrate na ekskluzivnim lokacijama. Ratovi, sankcije i nijedna prirodna nepogoda nije mogla da uništi našu državu onoliko koliko su to uspeli gospoda iz prethodne vlasti. Pljačkaškim privatizacijama koje su sprovodili, građani Srbije i Srbija je uništavana temeljno i namerno. Iza njih je ostala najveća stopa nezaposlenosti i siromaštva u Evropi. Upropastili su ugledne firme i dozvolili kriminalu i korupciji da se razmahne i obuhvati sve sfere društva. Gospoda se bogatila pribavljajući materijalnu korist za sebe kroz nameštene tendere, procente i provizije, čerupanje državnog budžeta, srozavanja ugleda institucija, čak i kroz otimanje socijalne pomoći i kupovinom glasova na izborima. Zaštita od ovakvih događaja podrazumevala je preduzimanje određenih mera, odnosno postojanje jasne svesti naših građana o posledicama, razmerama i ozbiljnosti svega što se dešavalo za vreme vladavine prethodne vlasti. Jedno je bilo jasno, trebalo je spasavati što se spasiti može. Mnogo toga je uništeno, ali je budućnost za građane Srbije morala da bude izvesnija i izbori su bili ti gde je prethodna vlast pokazala koliko su loše radili i da nikada više neće biti u prilici da naprave toliku katastrofu u Srbiji. Amandman koji sam predložio, čijim bi se usvajanjem stvorili neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, to će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana. U savremenom svetu svedoci smo povećanog broja prirodnih katastrofa, poplava, suša, zemljotresa, olujnih vetrova koji pričinjavaju sve veću štetu. Znamo da posledice katastrofa dugo traju, ugrožena područja imaju velike potrebe za finansijskom i materijalnom pomoći mesecima nakon toga, a to podrazumeva: nadzor i praćenje nad zaraznim bolestima, obezbeđivanje medicinskog materijala, uspostavljanje normalne službe primarne zdravstvene zaštite, vodosnabdevanje stanovanja i zaposlenosti i pomoći zajednici za mentalni i socijalni oporavak nakon jenjavanja krize. Prirodne katastrofe nisu uvek uzrok za izbijanje epidemija, ali svakako jesu rizik za povećanje broja obolelih od zaraznih bolesti koje, ukoliko sistem reagovanja i zaštite nije adekvatno organizovan, u nekom momentu može da izmakne kontroli i pređe u epidemiju. Donošenjem ovog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama poboljšao bi se opšti okvir za uspostavljanje efikasnog integrisanog sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama u cilju smanjenja postojećih rizika, rešavanje stvaranja rizika u budućnosti i efikasnijeg odgovora na katastrofe.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama i on glasi – U članu 1. Predloga zakona dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na sanaciju posledica jakih kiša“ Član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama propisuje predmet ovog zakona i oblasti na koje se ovaj zakon odnosi. Oblast upravljanja vanrednim situacijama do sada je bila uređena Zakonom o vanrednim situacijama koji je donet 2009. godine, a menjan je i dopunjavan 2011. i 2012. godine. Ovom prilikom osvrnuo bih se na jedinice lokalne samouprave, s obzirom da elementarna nepogoda prvo nastupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave i da se pravovremenim reagovanjem mogu sprečiti ili ublažiti posledice iste. Iz tih razloga, ovim zakonom, kao i do sada važećim Zakonom o vanrednim situacijama, lokalne samouprave stavljaju se u prvi plan. Lokalna samouprava opštine Velika Plana, shodno Zakonu o vodama, Odluci o određivanju granica vodnih područja, Odluci o utvrđivanju i popisu voda drugog reda, u postupku pripreme plana odbrane od poplava, a sledeći obaveze proistekle iz Zakona o vanrednim situacijama, sačinjava godišnje programe mera i radova na smanjenju rizika od poplava na vodotocima drugog reda. Područje opštine Velika Plana locirano je u slivu reke Velika Morava, pa stoga pripada vodnom području Morava. S obzirom na dominantnu ulogu pritoka, reke Jasenice, reke Rača, sa značajnim hidrološkim uticajem na područje, rejonizacija područja se može generalno izvršiti podelom na priobalja reke Velika Morava, reke Jasenica, reke Rača, reke Jezava i potoka Bulinjak. Kao potencijalna opasnost za pojavu poplava teritorije i naselja u opštini Velika Plana od voda drugog reda izdvajaju se potoci u slivu reke Jasenice, u slivu Velike Morave, u slivu reke Rača, u slivu reke Jezava i slivu potoka Točak. Dominantna delatnost u priobalju ovih vodotoka je poljoprivreda i ratarstvo. Poljoprivreda, kao najznačajnija grana privrede, zastupljena je na 35.000 hektara, od čega je najveći deo obradivih površina u neposrednom priobalju tokova. Lokalna samouprava opštine Velika Plana prepoznala je značaj preventivnog delovanja u zaštiti i održavanju ovih vodotokova, pa je tako, između ostalog, 2017. godine u regulaciji vodotoka Krnjevački potok uložila 10 miliona dinara iz svojih sredstava. Ove godine, ovih dana, počinju radovi sredstvima u iznosu od 153.530.000 dinara, koje je obezbedila Vlada Republike Srbije, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kao kapitalnu investiciju za sprečavanje rizika od poplava na ovom vodotoku. U ime građana opštine Velika Plana, zahvaljujem se na ovome. U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da glasamo za ovaj zakon. hvala. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Da li neko želi reč? Kolega Orliću, izvolite. Dame i gospodo, u Srbiji se danas o potrebama građana brine, u Srbiji se danas radi i upravo u oblasti reagovanja u vanrednim situacijama mi danas možemo da konstatujemo da je formirano devet regionalnih specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi sa pripadajućom kompletnom specijalističkom opremom. Ovi timovi su formirani u Beogradu, Čačku, Jagodini, Šapcu, Valjevu, Prijepolju, Užicu, Boru i Zaječaru. Takođe formiran je i specijalistički tim za spasavanje iz ruševina sa pripadajućom kompletnom opremom i specijalno obučenim psima u gradu Kruševcu. U mišljenju na predloženi amandman ministarstvo je tačno navelo da podsticaj sveukupnog razvoja Republike Srbije svakako jeste jedan od ciljeva ovog predloga zakona i to je upravo tema i ovog amandmana. Međutim, podsećam da razvoja nema nikakvog bez prethodno ispunjenih preduslova mira i stabilnosti u društvu. Danas se u Republici Srbiji sprovodi organizovana orkestrirana nasrtaja na mir i na stabilnost u našem društvu. Svi su apsolutno skandalizovani, svi su zaprepašćeni onim porukama i onim rečima koje su se mogle čuti od strane Sulejmana Ugljanina sinoć koji je Republiku Srbiju nazvao fašističkom tvorevinom, ali treba znati da to nije usamljena poruka, da je to deo jedne iste propagandne matrice. Iste te reči upotrebio je i Slobodan Georgijev iz BIRNA koji je poznat po tome i ta organizacija je poznata po tome da sramno služi u propagandne svrhe za blaćenje sopstvene države i bezbroj puta je uhvaćen u raznim lažima. Iste te poruke više puta je lično izgovorio i Dragan Đilas danas ponovo, danas baveći se stanjem u medijima ponovo je našu državu poistovetio sa fašističkom tvorevinom. Oni koji se tim rečima službe i koji se tim temama bave nezadovoljni su slobodama u medijima kako sami kažu. Ovo je potpuno moguće da vi danas vidite u dnevnom listu, dakle, kao pse prikazane narodne poslanike, ministre u Vladi Srbije, gradske funkcionere, čak i neke novinare koji nisu po volji onima koji ovakve stvari crtaju, pišu i štampaju. Ako neko misli da su tzv. nezavisni mislioci tzv. slobodni novinari u stanju da ove stvari osude, ne, nisu. Dakle, oni te i takve stavove apsolutno dele, oni takve stvari pišu i saopštavaju javno. Primera radi Dušan Mašić moli Aleksandra Vučića da veže kerove. Primera radi LJiljana Lukić zamišlja kako Aleksandar Vučić izgladnjuje svoje kerove, dakle ove ljude koji ovako crtaju narodne poslanike i ministre u Vladi da bi ih onda puštao na protivnike. Isto misli i Dragan Maršićanin, isto misli i samoproglašena savest medijskih udruženja Slaviša Lekić koji takođe kaže, apeluje na Vučića da veže kerove, opet misleći na ove ljude, pre svega na novinare koji njemu nisu po volji i pre svega na ministre koje navodi imenom i prezimenom. Pomenuti Lekić očigledno ne prihvata sportski kada mu se skrene pažnja da je njegovo tzv. nezavisno udruženje novinara Srbije direktno finansirano od strane Dragana Đilasa, pa vidim da u dnevnim tekstovima negoduje i kaže – neće ćutati kada to čuje. Odlično, pozivamo ga da ne ćuti nego da svima lepo objasni kako se dobro oseća i koliko mu je fino kada dobije od Dragana Đilasa, npr, skromnu pozajmicu od šest miliona? Da li je to cena savesti? Na kraju, mi znamo da ne razgovaramo sa ljudima koji znaju šta te reči uopšte znače. Oni neka se bave svojim prljavim poslom, a mi ćemo da radimo i biće vremenom samo jasnija razlika između nas i njih. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Slušajući raspravu kojoj smo svedoci danas u sali Narodne skupštine, a povodom rešenja budućeg, verovatnog usvojenog Zakona o upravljanju vanrednim situacijama i katastrofama, stiče se utisak, bar pažljivo slušajući amandmane do sada da postoji velika verovatnoća ako se ne pouzdamo u profesionalce u Vladi da nam se poplave opet dogode, pošto mi ovde na žalost ne pričamo o rešenjima u zakonu i o tome šta je bolje nego ili imamo sastave kako smo se proveli poplavama ili klasičan folklor kojim se promoviše svoja Vlada … (Poslanici SNS: Kako te nije sramota.) Narodni poslanici dobacuju, a ja sam držala noge u lavoru. Ako tamo može za sve ja ću imati par minuta po srpskoj listi na Kosovu, o dosijeima svih članova Srpske liste i o Milanu Radojčiću, ako ima toga s obzirom na to da vas veseli da koleginici poslanici dobacujete prostakluke. Ja neću sa vama razmenjivati prostakluke ali hoću o vanrednoj situaciji i katastrofalnom stanju u Prištini s obzirom na biografiju poslanika Srpske liste i predsednika Vlade Ramuša Haradinaja i sav profil kriminaliteta i dosijea i kod jednih i kod drugih, tek da se uklopim sa ovim folklorom. Dakle, da se vratim na zakon. Odredbe ovog zakona pažljivo gledajući koliko se razlikuju prvi zakon 2009. godine i izmene i dopune 2011. godine, u suštini su svedene na to da se jasnije zna kako će se uspostaviti sistem organizacije da se za najkraće moguće vreme zna tačno ko će šta da uradi i da se zna ko će da izmeri da li je rezultat ispravan i da li je pravi. Meni je žao da je ovo izgubljeno vreme za one koji nas posmatraju i da smo mogli mi poslanici ovde da govorimo o preventivi, da smo mogli da upozorimo da se ne seče drveće da se ne bi stvarale erozije, da se ne baca đubre u reke, potoke, da se ne zapušavaju odvodni kanali, jendeci, šarampovi, da se ne zaorava odvodni kanal pored regionalnih puteva ili seoskih puteva. Da u svakoj zgradi se pobrinemo da postoji mali protivpožarni aparat i da se zna kako se upotrebljava, da obavestimo ljude čitajući i saznavajući koliko nam vremena treba od prve meteorološke prognoze do trenutka kada je nemoguće izbeći određenu količinu vode po kvadratnom metru, kada ćete imati bujicu pa ćete imati. Da razgovaramo o svemu tome što je preventiva kada su u pitanju olujne kiše, bujične vode ili stradanje terena od erozija. Da uputimo jasnu poruku da retenzije nisu sanirane kod vodotokova u Srbiji i da je potrebno da ne gradi svako sebi vikendicu u retenziji jer je baš lep pogled. Da se podsetimo da nisu inovinarane karte erozije za Srbiju, što stvara ogroman problem svima onima koji hoće da rade na preventivi i da govorimo o osnovnim parametrima klimatskih promena koje proizvode manje ili više promene koje doživljavamo kao olujne kiše, poplave, klizišta ili da neki slučaj usput požara kao posledičnih događaja. Dakle, šta mi građani možemo sve da uradimo od danas, od sutra da bi bili smanjeni rizici od onoga što se napravi kao posledica kada zaore jendek, kada se zapuši jendek, kada se poseče drveće, kada se ne sluša vremenska prognoza, kada nemamo požarni aparat u kući, kada ne radimo čišćenje odvodnih kanala ili kada prosto ne znamo kuda ide kanalizacija koja može da proizvede. Dakle, ne govorim o pojavama stogodišnjih visokih majskih voda dunavskih ili niskih niti o slivovima s vremena na vreme imaju ekstreme. To je priroda protiv koje ne možete ništa, ali ono što možete je zaista preventiva. Ova sednica bi bila dobro iskorišćeno vreme da smo govorili pojedinačno o svakom od rešenja gledajući manjkavost kao što sam ja pokušala i da smo dali svoj doprinos na to šta je zaista preventiva? Šta je to što svako od nas preuzimajući lično odgovornost treba da uradi da bi se smanjio rizik da neko u nekakvoj nesreći u katastrofalnoj situaciji, koji se definišu po članu ovog zakona, da ne bi stradao on ili materijalna dobra. U maloj digresiji verovatno smo svi svedočili u filmovima sa lepom arhitekturom San Franciska i sa onim čuvenim požarnim stepenicama koje su sada ukras. One nisu postojale pre požara koji je uništio jedan dobar deo grada i nažalost u kojem je poginulo strašno mnogo ljudi i od tada imate te čuvene požarne stepenice na zgradama u San Francisku a i inače. Dakle, požarni putevi koji imamo u zgradama. Jesmo li rekli našoj deci šta da rade u zgradi ako nismo tu, to je preventiva. Dakle, da osposobimo sve nas da znamo da vreme koje živimo bez ikakve elementarne nepogode, bez katastrofe, da nije vreme ikoje drugo osim ono do trenutka kada će se tako nešto dogoditi. Kažu za zemljotrese, nema preventive. Ima, građevinarstvo, izgradnja kuća je preventiva za zemljotrese, kuće, mostovi, podzemni objekti se u Japanu ili Indoneziji grade na potpuno drugačiji način, nego u drugim delovima sveta. Da hoćemo da govorimo o tome koje su to moguće trusne tačke na teritoriji naše zemlje s obzirom da znamo gde su moguće pojave zemljotresa i onih koji su se događali, ali konfiguracije tla i sudara ploče. Dakle, ako smo već hteli da doprinesemo da se jedan zakon koji je na snazi 2009. godine inovira i da se zaista poboljša rešenjima koji će omogućiti da organizacija saniranja nesreća i katastrofa bude glatkija. Ništa nije pisalo u zakonu što bi sprečilo da se 2014. godine cela organizacija odigrava mnogo glatkije. LJudi su u pitanju, a ne ono što piše u zakonu. I ako ovako rešimo da dragoceno vreme podelimo na to šta je bilo i kako smo se proveli u prethodnim poplavama, to vam je narativ društva koji kaže – ovima će se to desiti opet. Ja to ne bih volela, to je poslednja stvar zato i delim ovo što znam o tome šta je preventiva. Zašto je važno da se o preventivi govori i sa strane ministarstva, i sa strane poslanika, eventualno mediji koje to zanima, zato što je to onda zajednički napor koji ljudi počinju da shvataju ozbiljno. Tako se događaju promene u ponašanju. Pa, ako svi mi kažemo nemoj u potok koji je inače bujični bacati šut, đubre, najlon, nego to odloži na neko drugo mesto, valjda razumemo da je to preventiva da ako naiđe bujica da ćete vi imati nesreću ne zbog prirode bujice, nego zbog prepreka od đubreta ili zapušenih kanala koji su ljudi svojim šutom i ostalim smećem napravili jer ih nije briga. Ja taj deo isto ne razumem, ali dobro imaju prava da ih nije briga, ali onda je naš posao da im kažemo šta je to što je preventiva u svakoj situaciji kada se radi o vanrednim situacijama i o upravljanju vanrednim situacijama. Kažu da je najbolje da ljudi imaju vrlo jasan sistem za upravljanje vanrednim situacijama i da imaju snažno raširenu nadu da se one nikada neće desiti. To je najbolje uložen novac da ga ne potrošite nikad na saniranje ili na spasavanje, ali neke vrste nepogoda prosto ne možete da izbegnete bez obzira da li su prirodne ili su izazvane veštačkim acidentima bilo koje vrste. I to su otprilike moje opaske koje se tiču tema koje delimo na ovoj sednici Skupštine sa nadom znajući rad sektora i kada je donošen zakon i da ponovim da i danas mi je žao što nam nije uspelo sa ministrom Dačićem da to bude zakon o civilnoj zaštiti, onako kako bi trebalo da bude, ali nije uspelo nije bilo većine. Dakle, ne sumnjajući da ste i tada umeli da odgovorite zadatku i da ispunite sve svoje nadležnosti ja vam želim u tom sektoru što manje posla.

Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107. pre svega moram da kažem zbog građana Srbije da nijedan poslanik SNS nije vređao gospođu Čomić, niti joj upućivao bilo kakve uvrede, nego je ona rekla kako mi pišemo neke sastave na temu kako smo se proveli u poplavama. Pa trebalo bi da pita poslanike iz Šapca kako su se proveli građani Šapca pod vlašću Dušana Petrovića koji apsolutno nije primenio nijednu zakonom propisanu meru ni on ni njegov gradonačelnik da bi se Šabac odbranio od poplava, pa je kada je Sava pretila da poplavi „Zorku“, tadašnji predsednik Vlade, sada predsednik Republike Aleksandar Vučić poslao generala Dikovića da spašava Šabac od poplava. Evo, tako smo se mi, kako vi kažete, provodili od poplava. Mi smo se sad naslušali jedne lepe priče, trebalo je da se uradi ovo ili ono, da se zaštitimo od poplava, ali da bi građani Srbije znali, gospođa Čomić koja je govorila u ime Demokratske stranke izgleda da je zaboravila da je njen ministar Oliver Dulić potrošio samo za sajt „Očistimo Srbiju“ 25 hiljada evra. Takođe, trebala bi da zna da DS koja je vladala Vojvodinom od 2000. do 2016. godine, dakle punih 16 godina, ništa nije uradila da očisti kanale i vodotokove na teritoriji AP Vojvodine, iako su svake godine iz budžeta AP Vojvodine izdvajana ogromna sredstva za čišćenje kanala, vodotokova. Desile su nam se poplave u Jaši Tomiću 2005. godine, desile su se poplave u pojedinim delovima Vojvodine 2014. godine i ako nisu trebale da se dese, zato što pokrajinska Vlada Demokratske stranke nije ništa drugo radila nego nenamenski trošila novac. Ovde je u pitanju nešto što se ja mislim nije

Koleginice Čomić samo možete po amandmanu ili po Poslovniku? Amandmansko vreme, zaboravila sam da u ovom delu dok sam kao ovlašćena predsednica dodam osobine, biografije i kriminalne dosijee poslanika Srpske liste i Ramuša Haradinaja, i njihov uticaj na štetu u životnoj sredini. Mile Radojčić, sigurno, svima dostupni kriminalni dosijei, a i ostali poslanici Srpske liste, sve što rade na Kosovu je da prave štetu životnoj sredini. Dakle, da prave štetu onome što bi trebalo da čuvaju. Ako imamo sve jedno lice sa kriminalnim dosijeima, ako imamo predsednika Vlade u Prištini sa kriminalnim dosijeom, a ovde svi smatramo da je Kosovo neotuđivi deo Srbije, onda smatram da je razgovor o tome kako ti kriminalci imaju nameru da u vanrednim situacijama i katastrofama rade, da o tome podelimo informacije. To su informacije koje postoje u javnosti, dakle, nisu izmišljotine, kriminalna dela koja su svi učinili postoje u javnosti, predsednik Vlade je izbegao odgovornost za svoja kriminalna dela, za sada. Postoje u javnosti informacije o kriminogenim strukturama sa kojima se sarađuje vrlo glatko i jednostavno i mene brine, nebriga u ovoj sali da nikoga ne zanima šta će biti na tom delu zemlje u slučaju katastrofalnih situacija, elementarnih nepogoda, i svega onoga što se dešava. Kako će ljudi sa kriminalnim dosijeima zatvorskim kaznama i oni koji od zatvora beže, poput predsednika Vlade u Prištini koji je u koaliciji sa Srpskom listom gde su isti takvi, kako će se oni i na koji način, kojim kredibilitetom izboriti sa vanrednim situacijama i sa katastrofama koje su moguće, pošto je jedan deo rasprava ovde takođe o kredibilitetu. Ja ne sporim, kao što sam već rekla, kredibilitet predstavnika MUP, niti zasluge eksperata bilo gde, ali s obzirom na vesti u javnosti i te kako sporim kredibilitet ljudi koji su čas u Vladi, čas nisu u Vladi, čas jesu za zatvor, čas neće da idu u zatvor, čas jesu organizovani kriminal, čas nisu po potrebi, kao što sporim da se jednostavno taj deo teritorije uopšte ne spominje kao da tako ne žive ljudi, a ovamo imamo vrlo velike i strasne izjave o tome zašta smo sve spremni i kolike smo sve žrtve, zato što treba da napravimo dijalog i normalizaciju između Beograda i Prištine. To što je to licemerno to se podrazumeva. Etika je nestala iz politike i otuda taj ogroman prostor moralne korupcije u kojima se bira koga ćeš da razapinješ, a koga nećeš. Ja ne biram. Zato što nema etike, zato i može da nam prođe cela sednica i da se ona svede na to što ja zovem, jer tako zvuči, sastavima koji se dele ovde. Usput, sve i jedan amandman je Vlada odbila. Naravno, ja to ne sporim većini. To je način da svaki poslanik dođe do reči. To je način da istakneš uspehe svoje Vlade. To je način da održiš imidž onoga što smatraš da je uloženo jako mnogo posla da bude rezultat. Taj deo ne sporim, kao što ne sporim da se to uradi u dogovoru sa Vladom, to je jedan od načina. Ako vam se neko obrati sa idejom da sednica i vreme može da se iskoristi mnogo bolje, onda prosto nemate dozvolu da se kikoćete verbalnim nasiljem i dobacivanjem. Ne očekujem od predsedavajućeg da tu reaguje. To ne može a da onda ne podelimo i ovu temu koja je stvarno ozbiljna i za koju ja mislim da bi trebalo da bude, takođe, ozbiljan deo razgovora u ovoj Skupštini, ako vam je zaista do onoga na šta se pozivate da jeste. Ne može oba. Ne može i iskren problem koji predsednik Srbije najviše ima i da se ovde ponašamo kao da to ne postoji. To ne može. Zato sam vam rekla – ovo je, nažalost, jednako folklor kao i čuvena mantra da su žuti za sve krivi i da, pre nego što je 2012. godine SNS pobedila prvi put, nismo imali ništa, a onda je neko došao i odneo nam sve, kao kad god što je bilo polovinom prošlog veka.

Dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, iskren da vam budem, ja više neću da se čudim izjavama Ruže Tomašić i kojekakvih drugih ustaša na račun Srbije i srpskog naroda kada ovakve reči čujem u srpskom parlamentu. Zaista više nema potrebe da se čudimo. Šta da mi očekujemo od Hrvata, od Sulejmana Ugljanina koji kaže za Srbiju da je fašistička država, da Sandžak ne pripada ni Srbiji, ni Crnoj Gori, nego da treba da bude nezavisna republika, ako jedna žena koja je, navodno, srpkinja kaže da su predstavnici Srpske liste na KiM svi do jednog kriminalci, da Srbija ne čini ništa za KiM, da podržavamo ratnog zločinca Ramuša Haradinaja. Zaista se više neću čuditi ničemu što dolazi iz Zagreba, ničemu što dolazi iz Sarajeva, ničemu što dolazi od pojedinih Bošnjaka iz Novog Pazara posle ovih reči koje sam sada, maločas čuo. Zbog građana Srbije želim da ponovim ono što je prethodna govornica izgleda zaboravila. NJena stranka je u koaliciji sa DSS pustila 2000. i 2001. godine nekoliko hiljada šiptarskih terorista iz srpskih zatvora koji su javno priznavali da su Srbima tokom 1998, 1999. godine, dakle, za vreme oružanih sukoba vadili oči, da su ih klali, da su silovali, itd. Želim da podsetim gospođu Čomić da kada su dolazili na vlast 2000. godine Lepo sam rekao da sam se javio po amandmanu. Imam obavezu kao predsednik poslaničke grupe da branim Srbiju od onih koji misle da je ovo parlament nekakve države, gde ta ista država može bestidno da se vređa. Ne znam da li ste čuli šta je sve rekla gospođa Čomić za svoju rođenu državu kojoj, navodno, pripada i za srpski narod na KiM? Da su to dole sve sami kriminalci, lopuže, bitange i ne znam kakve sve epitete upotrebila. Dakle, javio sam se po amandmanu. Gospođa Čomić je izgleda zaboravila da kad su dolazili na vlast 2000. godine da su rekli da je KiM demokratsko pitanje, da je Milošević izazvao rat na KiM zato što nije umeo da razgovara sa predstavnicima Albanaca sa KiM, a eto oni će tj. DOS umeti sa njima da razgovara i oni će to pitanje da reše na jedan miran način. Kako su ga rešili to smo videli. NJihov tadašnji predsednik Boris Tadić je pobegao u Rumuniju na jedan dan, navodno u službenu posetu Bukureštu, a onda su 2010. godine, znajući unapred kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde, pitali taj isti Međunarodni sud pravde da li je odluka skupštine u Prištini da se proglasi nezavisnost KiM u skladu sa međunarodnim pravom ili ne, a znali su da sudije Međunarodnog suda pravde ne donose odluke na svoju ruku, nego u skladu sa zvaničnom politikom svoje države i laiku je bilo jasno kakva će odluka Međunarodnog suda pravde da bude. Ovde nam gospođa Čomić, u duhu jedne neviđene srbofobije, spočitava zašto učestvujemo u vladi, u radu vlade u Prištini, da sačuvamo ono što se spasti može od vas koji ste na KiM uništili sve tragove srpske državnosti i sve tragove srpskih institucija. To je uradio Boris Tadić. To je uradio Vuk Jeremić. To ste uradili svi vi kojima je sada lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas, i to biste uradili ponovo ako bi vam narod, nekim slučajem, poverio vlast. Ovde nam pretite kako ćete da iznosite jedan po jedan kriminalni dosije. Kriminalci, po vama. Baš bih voleo da čujem šta su to oni kriminalno uradili. Šta je ukrao bilo ko od tih ljudi koji i dan danas žive na KiM? Nemojte da zaboravite, imali ste vi jednog ministra u tzv. kosovskoj vladi pre nego što se pojavila Srpska lista, Goran Bogdanović. Da li je bio ministar poljoprivrede u vreme kada je uspostavljena granica na Jarinju i Brnjaku? To se desilo u vaše vreme. Koliko puta je Boris Tadić kao predsednik Republike bio na KiM, pokušajte da izbrojite, a koliko puta je bio Aleksandar Vučić? Išao je među Srbe i onda kada je bilo lako i onda kada je bilo teško. Koliko novca ste izdvajali za KiM dok ste bili na vlasti?

To je bila vaša politika prema KiM. Vas koji ste u vašim biografijama, kad već spominjete biografije, otvoreno priznavali da ste završavali kurseve CIA, da ste kao vaš nekadašnji predsednik stranke i ministar odbrane, koji inače nije prošao bezbednosnu proveru BIA, Dragan Šutanovac, napisali u zvaničnoj biografiji kao kandidat za ministra odbrane u drugoj vladi Vojislava Koštunice 2007. godine, da je završio obaveštajni kurs u Maršalovom centru u Saveznoj Republici Nemačkoj, u Garmišpartenkirhenu. Činimo sve što je moguće da sačuvamo sprski narod na KiM, da sačuvamo opštine u kojima su Srbi u većini, da spasimo što se spasiti može, posle 12 godina vaše pogubne vladavine. Setite se malo vaših izjava iz 1998. godine, iz 1999, iz 2000. godine, iz 2001. godine itd. Kako ćete sve to vi da rešite, vi velike demokrate, vi veliki evropejci, vi političari građanske orijentacije? Kako ste ga rešili? Niste ga rešili nikako. Ostavili ste nam KiM kao nerešen problem, kao jednu ranu koja kravari i dan danas, kao što ste ostavili srpsku ekonomiju kao ranu koja krvari do dan danas, kao što ste srpsku medicinu ostavili kao ranu koja krvari do dan danas. Imali ste ministra zdravlja, ne znam kako vas sve skupa nije sramota, imali ste ministra zdravlja koji nije imao hrabrosti da se leči u svojoj rođenoj državi nego se lečio u Nemačkoj i potrošio za to milion evra, narodnih para. O kriminalnim aferama Bojana Pajtića, vi bolje znate nego ja. O kriminalnim aferama Olivera Dulića vi bolje znate nego ja, i koliko je para potrošeno i koje su firme dobijale nameštene tendere, i kako ste se bogatili, dok je narod postajao sve siromašniji, i kako ste za četiri godine uspeli da BDP spustite na minus 3,1% i kako ste za četiri godine vaše vladavine preko 400 hiljada ljudi ostavili bez posla. Eto, to su vaše biografije. Biografije vaših lidera, biografije onih koji su vodili Srbiju, oni koji su vodili Vojvodinu. Bruka i sramota. Srpski narod nije imao goru vlast od one koja ga je zadesila 5. oktobra 2000. godine. I, sve ono što se dešava i dan danas na KiM je posledica onoga što ste vi činili, od 2000. do 2012. godine. Ako je neko najveći i iskreni saveznik Ramuša Haradinaja, to ste vi iz Saveza za Srbiju.

Ali, nema tog dela državne teritorije kojeg se vi ne biste odrekli samo da dođete ponovo na vlast, pa da ponovo na grbači srpskog naroda i svih građana Srbije zajašu Dragan Đilas, Šolak, Vuk Jeremić i svi oni koji su sa vama u koaliciji, da nastavite tamo gde ste stali 2012. godine. Nemam ništa protiv, ako vam narod ukaže poverenje, zaista nemam ništa protiv, ako narod kaže da je alternativa Aleksandru Vučiću i SNS Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Dušan Petrović, vi, Zoran Lutovac, Dragan Šutanovac, nemam ništa protiv, ali moraćete da pobedite na izborima. Nećete obesiti premijerku, nećete obesiti predsednika Republike, nećemo vam to dozvoliti, nećete reprizirati 5. oktobar, moraćete da nas pobedite na izborima. Dakle, imate samo jedan mali, eto, taj uslov. Mnogo ste jaki, mnogo ste moćni, ima preko 20 organizacija u tom vašem savezu, šta je za tako krupnu i jaku političku organizaciju da pobedi jednu malu, nesposobnu, SNS. Dakle, imate samo taj jedan mali uslov, da nas pobedite na izborima. Ništa drugo. Zahvaljujem, kolega Martinoviću.

Vrlo kratko, nema razloga da se uzbuđuje bilo koji narodni poslanik, uz puno poštovanje za ponovljen stav o svemu onome što smo mi žuti uradili. Omlatili ste nas, saranili, samo što ne znate da smo seme. Fala vam bar na pokušajima da ovde u ovoj sali razgovaramo jedni sa drugima, a ne da saopštavamo folklorne tekstove o onome šta je bilo i o optužbama ko je crn a ko je beo, i zašto može da se bude dobar samo ako se pokaže da je onaj drugi loš. Imate na upravljanju Srbiju, nisu vam žuti prepreka, ponavljam, omlatili, više našim naporima, nego više vašim, i saranili. Jedino što niste videli da smo seme. Hvala vam. Izvolite. Vi imate vašu politiku i samo napred na čelu sa Draganom Đilasom, sa Boškom Obradovićem, sa Vukom Jeremićem, sa Dušanom Petrovićem, samo napred pa šta vam bog da. Ja sam ovde reagovao na vašu izjavu da su svi predstavnici Srpske liste kriminalci … (Gordana Čomić: Tako je. Evo jednog kriminalca gospodine Marinkoviću, iz Srpske liste, profesor Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, moj kolega Krivokapić.

Imaju tomovi i tomovi udžbenika za studente Medicinskog fakulteta, imaju članci koji su objavljeni u najprestižniji časopisima u svetu koji se bave medicinom. Ne znam kako vas nije sramota da ovakve ljude, a takvi ljudi ima još, nazivate kriminalcima. Kaži molim te Krivokapiću, šta si ukrao na KiM? Jel si pravio sajt koji košta 25.000 evra? Jel si pravio sajt? Dakle, niko to nije radio od predstavnika Srpske liste. Kaži Krivokapiću, jel si pustio nekog šiptarskog teroristu iz zatvora, ti i tvoje kolege iz Srpske liste?

Jel si rekao Krivokapiću ti ili bilo ko iz Srpske liste? Ne, nego gospođa Čomić ovde bezočno vreća Srpsku listu i srpski narod koji živi na KiM.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažavajući predsedavajućeg i one koji dobacuju, ovo nije bilo obično dobacivanje. Ovo je bilo dobacivanje kojim smo kvalifikovani, a reklamiram član 108. i 109, kao kriminalci. Ja s tim ne mogu da se složim. Nisam se ja kupao u Šilerovoj. Nisam ja pustio 2.108 albanskih terorista, uključujući i braću Mazreku. Nisam ja prećutao ubistvo dece u Goraždevcu. Nisam ja pustio Šiptare iz zatvora. Nisam ja kriv za ubistvo Momira Gavrilovića. Nisam ja kriv za ubistvo Boška Buhe. Nisam ja kriminalcima davao da asfaltiraju puteve, to je radila neka druga stranka. Nisam ja bio u Vladi, ne znam kako se onaj zvao, Redžepi, od 2002. do 2004. godine. Nisam ja bio u Vladi i ostao u Vladi i posle gnusnog ubistva dva mališana i ranjavanja tri ili četiri na reci, čini mi se, Bistrici u Goraždevcu. Nisam ja bio, oni su bili. Ta kvalifikacija o nama, da smo kriminalci, bila je veoma teška i vi ste bez obzira što uvažavam gospođu Čomić, morali da zaposegnete za nekim merama iz člana 208. i 209, ali vama je to oprošteno, treba da budete tolerantni. Mi treba da negujemo opoziciju iako ona nije protiv nas. Veliki deo, izuzimam gospođu Čomić, je protiv ove države, protiv dizanja države Srbije. Ja hoću da poručim nešto gospođi Čomić, uvažavajući je u potpunosti. To seme za koje ona tvrdi da će nići, neće nići, zaprašeno je LJotićem i Đilasom i nikada nići neće. Hvala. Ne treba ni da obrazlažem, s tim što imam potrebu da upozorim sve narodne poslanike, žao mi je što poslanici DS nisu u sali, izašli su, da ne koristimo tako teške reči, pogotovo za naše.. (Marijan Rističević: Ja?) Ne, za poslenike koji su izašli iz sale. … pogotovo za naše kolege iz srpske liste, koji se na stvarno jedan častan i u veoma teškim uslovima, način bore na teritoriji KiM za prava Srba i smatram da treba da imamo i te kako senzibiliteta. Ako nemamo ovde jedni prema drugima, ali treba prema njima da imamo. Oni su predstavnici našeg naroda koji su izabrani na izborima. Hvala. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović. Da li neko želi reč? Milimir Vujadinović, izvolite. Hvala predsedavajući. Uvažene kolege, poštovani članovi Vlade, pre nego što počne, ne mogu da se otmem utisku, još uvek sam u šoku na osnovu onoga što smo čuli danas u srpskom parlamentu. Podsetiću vas da je u avgustu mesecu isti taj Savez za Srbiju zatražio da državljanin u Srbiji, koji je samo prokomentarisao napore predsednika Srbije Miloradu Dodiku, koji je prokomentarisao napor predsednika Srbije za postizanje nekakvog, da kažem, bilo kakvog rešenja koje će omogućiti život na KiM, tražili su zabranu ulaska u Republiku Srbiju Miloradu Dodiku. Kada je samo pre mesec i po dana KiM, Bakir Izetbegović, nazvao nezavisnom državom, nisu reagovali. Takođe, nisu reagovali kada je novi član predsedništva Komšić učinio isto, opet je reagovao samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mislim da to govori samo po sebi dovoljno. Sada ću preći na amandman. Intencija mog amandmana, uvažene kolege, da ukaže na potrebu prevencije posledica migrantske krize i kao takva doprinese sveukupnom razvoju Republike Srbije. Pored svih onih burnih i istorijskim događaja u kojima se Srbija našla u poslednje dve decenije, imali smo jedan globalni problem u čijem središtu smo se našli, ne svojom krivicom. U središtu tog problema smo bili ni krivi ni dužni. Sami, na početak tj. na koren tog problema, nismo mogli da utičemo na bilo koji način. Međutim, činjenica je da smo mi postali deo tj. veliki deo rešenja, tj. otklanjanja posledica koji je uzrokovao taj problem. Mi smo imali zaista veliki uticaj u tom delu, često smo mogli poslužiti kao primer nekim razvijenijim evropskim i svetskim društvima. On je novi za Evropu, novi za svet, barem Evropa se u tom obliku nije susretala sa problemom migracija, a Srbija ga je spremno dočekala zahvaljujući sistemu koji je odgovorno postavljen i taj sistem je dočekao i kroz njega je prošlo više od milion i 200 hiljada ljudi. Naravno, usledile su sve pozitivne ocene svih agencija UN, međunarodnih organizacija, pojedinačnih zemalja Evrope i sveta, i došli smo u situacija da Srbija stvara o sebi jednu novu pozitivnu sliku. Pitate me kako? Tako što pozitivan imidž i pozitivna slika Srbije na kojoj radi predsednik Vučić u prethodnim godinama i te kako utiče na neke nove investicije u Srbiji, jer u zemlji koja nema pozitivan imidž nema ni novih investicija. Oni su bili uglavnom iz današnjeg Saveza za Srbiju, a protivljenje se ugledalo u podmetačinama i lažima da ćemo, Bog zna, raditi na nekakvom masovnom naseljavanju migranata u Srbiju. Međutim, istina je potpuno drugačija. Istina je to da danas imamo sliku Srbije kao jedne humane zemlje i odgovorne, kada je u pitanju ovaj globalni problem i istina je to da u Srbiji danas imamo svega oko tri hiljade ljudi i svi oni su u prihvatnim centrima u Republici Srbiji i uokvireni jednom zakonskom kontrolom.

Hvala kolega Vujadinoviću. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Martinoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, intencija mog amandmana je da se ovaj zakon dovede u vezu sa razvojem, ukupnim razvojem sistema nacionalne bezbednosti u Republici Srbiji. Želim da podsetim građane Srbije da je naša država samo za poslednje dve godine uložila mnogo sredstava u opremanje naše vojske, policije i naših obaveštajnih službi. Nabavili smo šest novih migova, Rusi su nam pomogli da remontujemo četiri naša postojeća, nabavili smo nove helikoptere za vojsku i za policiju, nove tenkove, nova borbena vozila, ali i nove uniforme, naravno nove čizme. Sve to ne bi bilo moguće da nije bilo ispravne i promišljene ekonomske politike, da nije bilo stabilizacije javnih finansija, da nije bilo rasta BDP, investicija i otvaranja novih radnih mesta. Ne možemo imati snažnu vojsku ako nemamo snažnu ekonomiju. Ono što želim da kažem i da se nadovežem na diskusiju mog kolege Vladimira Orlića, jeste da kada već govorimo o nacionalnoj bezbednosti, poruke koje su nam, svima nama u stvari, stigle od Sulejmana Ugljanina, mislim da apsolutno ne doprinose dobrim odnosima Srba i Bošnjaka. Sulejman Ugljanin je, valjda u žaru pobede na izborima za Bošnjačko nacionalno veće, rekao, citiram sledeće: „Ti problemi su to što Bošnjaci nemaju status naroda i što nije rešen status Sandžaka, koji je okupirana zemlja od 1912. godine. Srbija i Crna Gora nemaju tapiju nad Sandžakom, a ako žele da ga uknjiže kao svoju teritoriju, moraće da u Ustav uknjiže Bošnjake kao narod. Mi smo na tome dobili izbore i to ćemo zastupati“ On je, kaže, ljudima u Beogradu, koji su hteli da uzmu Bošnjačko nacionalno veće, poručio da im je to propalo i da im je posao bio jalov. Ali, ono što zaista zabrinjava, to je nešto što bi trebalo da zabrine i Srbe i Bošnjake i predstavnike svih političkih partija, to je sledeća rečenica: „Zadovoljan sam što ćemo sada sa više političkih opcija deliti odgovornost i što ćemo zajedno pobediti tu neman, fašističku tvorevinu, srpsku državu Srbiju koja želi da legalizuje genocid i zločine, kao sredstvo osvajanja teritorija i rešavanja političkih pitanja“ Ovo je izjava koja je zaista neprimerena, ovo je izjava koja može slobodno da se okarakteriše kao ratno-huškačka, izjava koja ne može doneti dobro nikome ko živi u Raško-polimskoj oblasti. Ja neću da ulazim u terminologiju. Bošnjacima je verovatno drago da se ta oblast naziva Sandžak. Nije problem u tome. Problem je u tome kada kažete da je to oblast koju je država Srbija okupirala i kada državu koja organizuje izbore za nacionalne savete nazivate fašističkom, nema izbora u fašističkim državama. To bi Sulejman Ugljanin trebalo da zna. Izbora ima u demokratskim državama. Srbija je demokratska država. Srbija je država svih građana koji u njoj žive. Država je srpskog naroda, ali podjednako tako i svih onih koji u njoj žive, a koji nisu Srbi. Srbija je i država Bošnjaka. Sulejman Ugljanin ovakvim izjavama hoće da stvori atmosferu koju je svojevremeno stvarao početkom 90-ih godina, kada je organizovao referendum o tzv. autonomiji Sandžaka i kada je hteo da proglasi republiku Sandžak. To je politika koja je veoma opasna. Na kraju krajeva, takve izjave su nepoštene i duboko ne odgovaraju činjenicama. Ako je iko uradio nešto dobro za popravljanje odnosa između Srba i Bošnjaka, za prevazilaženje trauma između Srba i Bošnjaka, kako Bošnjaka koji žive u Srbiji, tako i Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, onda je to upravo Aleksandar Vučić. Nije mu bilo lako 2015. godine da ode u Srebrenicu. I mi do dan-danas nismo dobili odgovore na pitanje ko je hteo u Srebrenici da ubije predsednika Vlade, Aleksandra Vučića? Aleksandar Vučić, iako mu je život visio o koncu, kao što ste videli, nije pognuo glavu pred onima koji su hteli da ga ubiju. Mi ni danas nećemo da pognemo glavu pred Sulejmanom Ugljaninom. Nemamo mi ništa protiv Bošnjaka, Bošnjaci su naši prijatelji, naše komšije, naši građani i brinućemo o njima kao što brinemo i o svim drugim građanima Srbije u svakom drugom delu Republike Srbije. Ali, nećemo dozvoliti da se Srbija proglašava fašističkom državom. Ona to nikad nije bila, a pogotovo nije danas. I to bi Suljo Ugljanin trebalo da zna. Ako misli da će ovakvim izjavama da natera Aleksandra Vučića da ga uzme u Vladu Srbije – neće. I ponoviću samo ono što je rekao naš predsednik pre nekoliko meseci, reagujući na sličnu izjavu Ugljaninovu – Suljo, nema fotelje za tebe u Beogradu. Nema fotelje za one koji rođenu državu, državu u kojoj su učestvovali na izborima, nazivaju fašističkom državom. Dakle, Srbija nije fašistička država, Srbija je demokratska država a neka služi na čast svakome onome ko se krijući iza bošnjačkog ili bilo čijeg drugog manjinskog identiteta usuđuju da državu u kojoj učestvuju na izborima, u kojoj žive, u kojoj žive oni, njihova deca, njihovi unuci, nazivaju fašističkom državom. Hvala doktore Martinoviću. Izvolite. Posle ovoga što je gospodin Martinović rekao, zaista ne može se staviti mnogo primedbi na ovo, jer, jeste sve tačno što je rekao za Sulejmana Ugljanina, jeste tačno da se pokušava stvoriti veštački loša atmosfera za nacionalne manjine u Srbiji, pre svega u Raškoj oblasti. Ali, mi ovde imamo jedan problem. Gospodin Martinović kaže – neće Suljo Ugljanin dobiti na osnovu ovoga fotelju u Vladi Republike Srbije. Ali, šta ćemo sa onim ko ima fotelju u Vladi Republike Srbije? Sulejman Ugljanin je izašao na ove izbore sa svojom listom koja se zvala „Samoopredjeljenje“ S njim je predizbornu koaliciju zaključila izborna lista „Vakat je“ Izbornu listu „Vakat je“ podržao je Rasim LJajić. Dakle, čovek koji ima fotelju skoro već 20 godina u Vladi Republike Srbije. Sulejman Ugljanin je sinoć, bili su zajedno, i ta lista „Vakat je“ i „Samoopredjeljenje“ u Novom Pazaru, bahanalisali su celu noć, slavili neku pobedu, mada nisam baš sigurna da mogu to doživeti kao pobedu njih dvojica u koaliciji, ali, dobro, njihova je to stvar. Ali je Sulejman Ugljanin, ovo što ste rekli, gospodine Martinoviću, rekao – zajedno ćemo uništiti fašističku tvorevinu srpsku državu. Zajedno sa onim s kim je napravio koaliciju, zajedno sa onim koga je podržao Rasim LJajić. Celu noć se orilo po Novom Pazaru, ta ista grupacija, uzvikivali su – Jedna nam je i jedina želja, da zakoljemo Vojvodu Šešelja i - Vučiću, pederu.

Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče. Apsolutno smatram da je izjava Sulejmana Ugljanina neprihvatljiva. To je danas izjavio i ministar Rasim LJajić. Iza takvih ratno-huškačkih izjava ne možemo kao partija nikad stajati. Socijaldemokratska partija je partija državotvorna, vezana za Srbiju, ostaće vezana za Srbiju. Budite uvereni da ćemo uvek insistirati na našoj državi Srbiji i nećemo dozvoliti da bilo ko prođe, s bilo koje strane, da li sa te strane od strane Sandžaka ili sa ove strane, neće proći, „no pasaran“

To što viču „Vučiću, pederu“, pa to viču i po stadionima ovde u Beogradu, nije to ništa novo. Cilj i motivacija mog izlaganja nije da pretim bilo kome ili da omalovažavam pripadnika bilo koje nacionalne manjine. Ono što bi i Srbi i Bošnjaci trebalo dobro da razumeju, to je da Raško-polimskoj oblasti, kako je mi nazivamo, ili Sandžaku, kako je Bošnjaci nazivaju, ne trebaju ovakve izjave kao što je izjava Sulejmana Ugljanina. Trebaju investicije, trebaju nova radna mesta, trebaju bolje škole, trebaju bolje bolnice, treba više pameti, više razumevanja, više sloge. Politika SNS je sloga, trajna sloga između Srba i Muslimana, ili Bošnjaka, kako se oni danas nazivaju. Samo želim da podsetim da Bošnjačko nacionalno veće nema ingerencije da menja granice države Srbije, nema ingerencije da vodi spoljnu politiku Republike Srbije, neće Suljo Ugljanin da otcepi Sandžak, niti bilo koji drugi deo Republike Srbije. Bošnjačko nacionalno veće će morati da deluje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a to pre svega znači da se bavi onim nadležnostima koje su zakonom stavljene u kompetencije svakog nacionalnog veća, pa i bošnjačkog, znači, obrazovanje, informisanje, kultura, negovanje običaja, jezika, pisma, dakle, time će da se bavi bošnjačko i svako drugo nacionalno veće koje postoji u